Děkuji. Takže pouze dvě faktické.

Takže prosím vás, to už je vrchol, ty vaše amatérské argumenty! Nejste připraven, prostě nevíte, o čem mluvíte. Říkáte, že SPD straší, když říkáme, když vás kritizujeme za to, že hnutí ANO prosazovalo bezvízový styk s Tureckem.

Jestli chcete, budeme pokračovat. Já mám čísla připravena, mám je v hlavě, jsem okamžitě schopen reagovat. Ale víte, když už jsem u mikrofonu, já bych vám dal přece jenom dotaz, když tak rád chodíte na mikrofon a chcete se mnou diskutovat.

Děkuji.

Máte slovo.

Předstíráme nebezpečí.

Váš čas. Děkuji. Pan ministr Hamáček, poté pan poslanec Bžoch.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pan ministr mi to velmi usnadnil tím, co řekl k tomu Turecku, a já se zmíním ještě tedy o jedné věci.

A co se týče ještě toho Turecka, jak hnutí ANO prosazovalo. Čtyři! Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Kopřiva, poté paní poslankyně Černochová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Paní poslankyně Černochová faktická poznámka. Když už nás tady pan místopředseda Sněmovny trénuje na tom, že nemáme vystupovat, když ho chceme opravovat, tak já tedy se hlásím k tomu, že tady budu vystupovat, abych opravovala některé jeho výroky a nesmysly, které tady říká. Možná si to pan kolega Okamura neuvědomil, ale v roce 2016, tedy v tom roce, kdy se schvalovala, resp. neschvalovala díky hlasům ODS, evropská dohoda s Tureckem o zrušení víz, tak byl předsedou vlády Bohuslav Sobotka.

Tak prosím, skutečně když tady vystupujete takhle razantně, zjistěte si ty informace, jinak se tady ztrapňujete!

Já bych rád řekl některé věci úplně jednoznačně. Já nevím o žádné politické straně, která by požadovala bezvízový styk s Tureckem. A myslím, že jsem byl u toho, když se jednalo. Jednalo se o to, že Turecko chtělo peníze.

Co se týče České republiky, tak snad mohu prozradit, že ty důvody naší neochoty byly dány tím, že jsme vyhodnocovali, že Turecko není schopno zajistit ty bezpečnostní standardy, že tyto nároky na to, aby se zvládla celá ta bezvízová procedura, prostě jsme to pokládali, že Turecko to není schopno zvládnout.